A určitě by to ocenili nejenom ty děti, rodiče, ale i zřizovatelé těch škol. A možná, pokud by byl i problém finanční, tak by někdo byl schopen z těchto vyjmenovaných samosprávných celků určitě na tom částečně participovat. Ale jak říkám, ono by to nevyšlo dráž.

Paní ministryně, já mluvím na pana ministra a chtěla bych To je fajn, ale tak si to nechte na jindy a na ven třeba.

Děkuji. Za klub ODS vám řeknu, pane ministře, stanovisko nebo náš postoj, a můžu tím tlumočit nejenom tedy postoj poslanců poslaneckého klubu, ale i kolegů z komunální politiky, kteří se na mě obracejí a prosí mě o to, abychom jako poslanci vám vysvětlili, jaké problémy tyto antigenní testy způsobují, a požádali vás, abyste se v tomto ohledu zachoval jako odborník a zajistil, že v následujících dnech by to testování probíhalo těmi testy, které skutečně jsou nějakým způsobem relevantnější a mají lepší vypovídací hodnotu.

To si snad v tomto duchu určitě všichni rozumíme. Samozřejmě že pokud byste šli touhle cestou, tak by bylo vhodné, aby se tedy zajistilo financování těchto testů, protože jako samosprávy jsme schopni, připraveni, vám nějakým způsobem i třeba pomoci, ale nemůže to jít všechno za námi. To nejde, protože finanční prostředky z toho nedostane ta obec. Ta obec tím, že to probíhá prostřednictvím té úhradové vyhlášky a přes pojišťovnu, tak té obci nebude kompenzováno nic.

A určitě by bylo vhodné tedy to přehodnotit co nejdřív, protože další testování nás čeká zítra.

Opravdu se za to moc přimlouvám. Vím, že to stojí nějaké finanční prostředky, ale šetřeme na místech, kde to má nějaký efekt, ale prosím pěkně, nešetřeme na našich dětech, protože to se nám negativně vrátí.

Rodiče, děti i my jako zřizovatelé i jako poslanci jsme celou dobu doufali a apelovali, žádali příslušné ministry, aby se už konečně školy otevřely.

Investujme do toho více finančních prostředků a snažme se udržet děti ve školách co nejdelší dobu. Děkuji za to, že pan ministr je určitě připravený odpovídat na některé otázky a představit nám vizi, kterou má on. Absolutně pana ministra neviním z toho, že za tu situaci může, on je skutečně ministrem pár hodin.

Díky za pozornost.